Já se ještě na závěr musím vyjádřit k tomu, kde je podstata problému energetické krize. Ano, válka na Ukrajině určitě energetickou krizi akcelerovala. Protože se zavírají i poslední tři německé jaderné elektrárny, bude ještě méně energie na trhu. A jak já říkám, je úplně jedno, jestli se jedná o energii, nebo brambory, když je něčeho málo, tak se stane co? A tak to bohužel bude i v budoucnu, z čehož já žádnou radost nemám, protože se stane to, že energetická krize bude prostě bohužel v Evropě pokračovat, my budeme řešit její důsledky, budeme to látat ze státního rozpočtu na úkor nás a dalších generací a to je podle mě velmi špatné řešení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Přeji pěkné odpoledne.

Nyní předávám slovo vám, paní předsedkyně, Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, paní ministryně Hubáčková, to je všechno.

To, co sleduji ve veřejném prostoru, to, co slyším mezi občany, to, co sleduji tady v Poslanecké sněmovně, mě nutí uvažovat nad základní schopností této pětikoalice pomoci našim občanům. Osm měsíců trvalo, než jsme se dostali z bodu na začátku, kdy současná pětikoalice arogantně tvrdila, že zastropování cen energií není cesta, že po tomto řešení volají jenom populisté a extremisté, do situace, kdy zde tento návrh od vládní koalice zcela reálně projednáváme. Zatímco mnozí komentátoři hovoří o našem vítězství, já to takto nevnímám.

To však nikomu a ničemu nepomůže, protože kdo zjevně prohrává, tak jsou čeští občané.

Ale dovolte, abych se vyjádřila k tomu postupně. Náklady cenového stropu budou dle důvodové zprávy v maximální výši 130 miliard korun.

předpokládané hospodářské a finanční dosahy navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Třetím číslem je právě odhad Ministerstva financí dopadu na státní rozpočet v maximální výšce 130 miliard korun. Budu citovat cituji z důvodové zprávy: Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet.

Podle odhadu Ministerstva financí bude mít toto opatření dopad do státního rozpočtu maximálně ve výši 130 miliard korun. Konec citace. Dobře, to jsou sice základní informace, ale určitě bychom tady všichni očekávali podrobnější analýzu. Přece jenom 130 miliard korun je z pohledu veřejných financí zcela mimořádný zásah. Čtu dále cituji: Konkrétní výši výdajů, které budou hrazeny z rozpočtové kapitoly státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, nelze v současné době stanovit. Tyto výdaje se budou odvíjet od konkrétních podmínek mimořádné tržní situace a parametrů nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona. Konec citace. Ostatní tři řádky se zabývají akceptováním požadavků na životní prostředí. Pro pořádek je však také zmíním.

Konec citace. Já chápu, chápu jako bývalá ministryně financí, že predikovat náklady této právní úpravy na veřejné rozpočty je dnes zatíženo významným rizikem.

Použiji slova Národní rozpočtové rady, která včera na své tiskové konferenci varuje, že cituji: Avizované zásahy do energetického trhu mohou po veřejné rozpočty znamenat bezprecedentní a přitom dlouhodobou zátěž. Konec citace.

Jak jsem tady musela pomalu do koruny počítat, kolik budou které dotační programy? Vládní pětikoalice měla osm měsíců od doby, kdy jsme my začali požadovat zastropování ceny, na přípravu kvalitní analýzy s různými scénáři vývoje, s různými možnostmi. Oni však čekali do poslední chvíle, návrh nepřipravili a předložili zákon v podobě, která je nekvalitní.

Pane nepřítomný ministře Stanjuro, ptám se, jak jste došel k těm 130 miliardám korun? Řada ekonomů předpokládá ještě výraznější dopady na veřejné rozpočty. Jsou to finanční prostředky našich daňových poplatníků a úlohou opozice je taktéž bavit se o tomto tématu. Abych to shrnula z pohledu veřejných financí jde o zcela bezprecedentní zásah do výšky rozpočtového schodku a při takto zásadním zákoně bych očekávala výrazně podrobnější analýzu dopadů na veřejné rozpočty.

A můžete si nad tím tady vtipkovat, představitelé pětikoalice, jak chcete.